Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal na navrhovatele ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zpravodaj garančního výboru, kterým je hospodářský výbor, pan poslanec Milan Urban. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 500/10, který byl doručen dne 11. prosince 2015, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 500/11. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.